Hlásí se pan předseda Výborný. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Ještě než začne ten hlasovací maraton, tak bych rád informoval o dohodě všech předsedů klubů a požádal o to, aby hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu proběhlo jako celek, a to i po 13. hodině až do hlasování závěrečného o návrhu zákona jako celku.

Ano, chtěl jsem seznámit s touto informací pány a paní poslankyně, nicméně děkuji panu předsedovi. A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích podle schváleného postupu. Poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat. Pane předsedo, prosím. Děkuji.

Myslím, že to jeho znění bylo jasné, projevila se tam ta matematická chyba, a zároveň pan poslanec Volný navrhl, aby v případě, že projde návrh A4, už se dál o jeho návrhu nehlasovalo. Ano, děkuji. Zeptám se na stanovisko navrhovatele. Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím stanovisko navrhovatele. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Souhlas. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

V hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 185 poslanců, pro návrh hlasovalo 100, proti 1. Návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Souhlasné. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 10 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh hlasovalo 86, proti 100. Návrh byl zamítnut. Nesouhlasné stanovisko navrhovatele. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko nesouhlasné. Zahajuji hlasování.

V hlasování číslo 12 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 86, proti 97. Návrh byl zamítnut. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? V hlasování číslo 14 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh hlasovalo 84, proti 98. Návrh byl zamítnut. Nesouhlasné stanovisko navrhovatele. Zahajuji hlasování.